Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře zdravotnictví, dovoluji si ve vaší nepřítomnosti přednést následující interpelaci. Dne 12. listopadu letošního roku na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví České republiky prezentovalo Ministerstvo strategii České onkologické společnosti při organizaci onkologické péče v České republice, a to na základě zveřejnění nových aktuálních dat.

Mé dotazy jsou následující: Jakými mechanismy a jak rychle se bude Ministerstvo zdravotnictví snažit podpořit oblasti, kde je péče méně dostupná? Z mého pohledu zejména na Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina.

Děkuji panu poslanci Hegerovi, bude mu odpovězeno písemně. A my přejdeme ke čtvrté interpelaci. Pan poslanec Antonín Seďa bude interpelovat ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci církevních restitucí ve Vojenském újezdu Brdy. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, přednedávnem Poslanecká sněmovna zrušila vojenský újezd Brdy, a to přesto, že jsem upozorňoval na možné problémy.

Církevní subjekty podle tohoto zákona se mohly přihlásit o vydání majetku do konce roku 2013. Podle mých a opět nevěřených informací bylo požádáno o vydání pozemků i ve vojenském újezdu Brdy. Pokud se žádost vyřeší do konce tohoto roku, což vyžaduje zákon, bude církev se svou žádostí neúspěšná, protože tyto pozemky do té doby chrání § 8 odst. 1 písm. b) zákona o církevních restitucích. Pokud ovšem bude žádost řešena až po 1. lednu 2016, pak církev uspěje, neboť vojenský újezd Brdy byl zrušen a tato ochrana padá. Pane ministře, ptám se: Podala katolická církev žádost o vydání pozemků ve Vojenském újezdu Brdy? A pokud ano, pak o jaké pozemky či nemovitosti se jedná? Dále se chci zeptat, zda, pane ministře, osobně zajistíte, pokud tedy katolická církev si požádala, aby tato žádost byla vyřízena do konce tohoto roku. Protože pokud tak neučiníte, ponesete minimálně politickou odpovědnost za škodu, kterou stát utrpí. Děkuji za vaše odpovědi. Prosím, pane ministře. Děkuji, vážený pane předsedající.

Dohoda nebyla uzavřena a ve správním řízení vydání odmítl Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj.

Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Děkuji. Chci poděkovat panu ministrovi za upřesnění, kdo podal výzvy a jak s nimi bylo naloženo a rozhodnuto.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Přikročíme k páté interpelaci. Pan poslanec Martin Novotný bude interpelovat pana ministra Jana Mládka ve věci hospodaření energií a indikátorů. Nicméně pan poslanec Novotný není přítomen, jeho interpelace tedy propadá. Přikročíme k šesté interpelaci. Vážený pane ministře, chtěl bych vás požádat o prošetření z mého pohledu dvou excesů Policie České republiky, které se udály v minulých dnech.

Z veřejně dostupného videozáznamu je vidět, že policisté dotyčného člověka nijak neupozornili na případnou protiprávnost jeho chování ani ho k ničemu nevyzvali a rovnou se na něj vrhli a odtáhli ho pryč, čímž celé shromáždění narušili mnohem více než dotyčný muž.

Důrazně vás žádám, pane ministře, o prošetření rozdílných postupů policistů ve výše zmíněných situacích, kdy za slova Ať žije Havel následuje zásah policie, vláčení osoby po chodníku a zadržení na policejní služebně, zatímco skandování rasistických hesel policie nečinně přehlíží. Také vás žádám o informaci, kdo uvedenému zásahu, resp. doprovodu velel a jakým způsobem budete zjevná policejní pochybení řešit.